Děkuji za slovo.

Jak už tady bylo řečeno v úvodním slově pana ministra, je to způsobeno projednáváním, legislativním procesem, protože 5. června opravdu, ale opravdu už stihnout nemůžeme. A ještě mi dovolte, abych se tímto přihlásila do podrobné rozpravy s jedním pozměňovacím návrhem, který rovněž reaguje na posun v projednávání tohoto zákona. Já vám děkuji, paní zpravodajko. Poznačil jsem si vaši žádost. Otevírám obecnou rozpravu, do které se v tuto chvilku nepřihlásil nikdo. Jestliže tomu tak není, tak končím obecnou rozpravu. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásila paní zpravodajka. Děkuji za slovo.

Já vám děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo jiný zájem vystoupit v podrobné rozpravě k tomuto bodu. Jestliže tomu tak není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na případná závěrečná slova, zda je zájem. Není. Tím pádem jsme vyčerpali tento bod a já končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji.